Děkuji za slovo, paní předsedající.

Místo toho byla odpověď jsou to 2,5 % peněz, které tečou do zdravotnictví, ale je to šest miliard. Já jsem se ptal, proč není možné uvnitř toho rozpočtu najít něco na ty nemocnice. Tady všichni na kameru dobrý, ale ve zdravotním výboru ani slovo. Děkuji.

Možná už bychom skutečně měli směřovat k nějakému závěru, ale kdo nechce chápat, tomu budiž zopakováno. Pokud stát na jedné straně bude vydávat, zpochybnitelně vydávat, protože žádný jasný explicitní seznam jsme neviděli, rozhodlo se tady v podstatě od boku, a na druhé straně bude dojit svoje vlastní občany tím, že jim bude nařizovat poplatky, protiústavní poplatky, tak jsem jenom řekl, že komunisté prostě nepodpoří žádnou takovou věc. Jestli to chcete změnit, změňte prvně Ústavu, a potom teprve se mohou nasazovat poplatky. A co se týká poznámek pana kolegy Bendla prostřednictvím předsedající. Já si myslím, že zrovna z úst pana kolegy Bendla coby třeba i bývalého hejtmana zrovna na adresu komunistického klubu a zrovna v souvislosti se zdravotnictvím by žádná slova padat neměla. Hospodaření v nemocnicích, to je samostatná kapitola. Ale končím tím, že prostě za těchto podmínek se komunisté o nějakých poplatcích vůbec bavit nehodlají. S další faktickou je přihlášena paní poslankyně Marková. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych prostřednictvím paní předsedající poděkovala panu Bendlovi za pochvalu, protože mě pochválil tady přede všemi za mé vystupování tady v Poslanecké sněmovně. Druhá věc je, že na výboru pro zdravotnictví, kde jsme dnes probírali rozpočet Ministerstva zdravotnictví, který je v rozsahu 6 miliard korun, o tom jsme se dnes bavili, tak bych to dala jenom do souvislosti s tím, že většinou je zdravotnický systém hrazen z veřejného zdravotního pojištění a to je celkem tedy těch řekněme více než 200 miliard. Takže jeho otázky, které kladl na pana ministra a na jeho náměstky, byly minimálně nekompetentní. Děkuji paní poslankyni. Děkuji za slovo. Já jsem tedy od poslaneckého klubu KSČM neslyšel k tomu materiálu vůbec nic, jenom zvedli ruku a v podstatě jim nevadila ta diskuse, absolutně nezajímavá pro ně. Můžete je zpochybňovat a můžete říkat 200 miliard je víc. No, bezesporu. A panu předsedovi Kováčikovi prostřednictvím paní předsedající: No, přijďte se podívat, pane předsedo, jak je vaše komunistická kolegyně zodpovědná za financování, nebo za práci a financování zdravotnictví ve středních Čechách. Můžete nás kritizovat, ale fakta neukřičíte. Když jste přebírali se socialisty středočeské zdravotnictví, přebírali jste nemocnice v černých číslech.

Další faktická paní poslankyně Marková. Opět prostřednictvím paní předsedající panu kolegovi Bendlovi. Poslankyně a poslanci za KSČM na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví nezvedli ruku pro rozpočet. Je to zaznamenáno. To za prvé.

Děkuji, paní poslankyně. Dalším přihlášeným s faktickou je pan poslanec Jakubčík. Prostřednictvím předsedající pane poslanče, program schůze výboru pro zdravotnictví byl projednání kapitoly 355, což je rozpočet Ministerstva zdravotnictví. Vy s vašimi nekompetentními dotazy týkajícími se úhradových vyhlášek, týkajícími se financování nemocnic a dalších věcí jste byl absolutně mimo realitu.

To znamená, pokud je možno, nastudujte si, co co znamená, a když je na programu výboru něco, držme se programu, který jsme si odhlasovali. My jsme si na výboru odhlasovali úplně něco jiného, než vy jste se tam pokoušel vašimi nekompetentními dotazy způsobit. Děkuji. Děkuji panu poslanci. Další technická pana poslance Kováčika.

Myslím si, že hospodaření nemocnic a vůbec krajů se zlepší mimo jiné i tím, že vláda, která nastoupí a kterákoli by teď nastoupila, tak to bude dělat líp jak ty minulé , bude lépe myslet nejen na potřeby svého pravicového vládnutí, ale také na to, že se celá republika potřebuje, a to je myslím, hodně důležité, vyvíjet rovnoměrně, že nelze trestat kraje za to, že si občané zvolili levicová krajská zastupitelstva, nebo prostě jiná, která jsou, než je momentální vládnoucí garnitura.

To se přece někde ukázat muselo. Ukázalo se to třeba také tady.